Pane poslanče, já vás ještě jednou přeruším a požádám sněmovnu o klid.

Prosím, pokračujte. Děkuji, vážený pane předsedající.

Takže to je tento návrh. A pak mám druhý návrh...

Děkuji za pozornost a za případnou podporu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji pěkně za slovo. První je vložen do systému pod číslem 2658.

Děkuji pěkně za pozornost.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.